Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Munzara.

A tohle je věc, kterou je také potřeba zvažovat.

Děkuji.

Já si myslím, že je to velice extenzivní.

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Benda.

Paní poslankyně, já vás přeruším a pak vám dám více času a požádám vaše kolegy o větší klid. Ještě jednou rychleji. Naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan poslanec Ferjenčík vaším prostřednictvím.

Sama jsem s tím v našem domě občas konfrontována.

Takže pan poslanec Benda.

Já souhlasím, že to je velký problém.

To je to, co pokládám za smysluplné a co by mělo vést právě ke kultivaci vztahů uvnitř jednotlivých domů.

Ti platí daně, ti se chovají slušně, ty chceme regulovat.

Já tady na paní poslankyně Válkovou vaším prostřednictvím. Ono se tam nejedná jenom o byty v bytových domech a nejedná se jenom o Prahu, jedná se o možnosti rodinné rekreace i v domech rodinných, a tomu nerozumím už vůbec, tomu pozměňovacímu návrhu, proč by nařízením, to znamená pouze rozhodnutím rady obce, obec zakázala někomu využívat svůj rodinný dům pro rodinnou rekreaci. Chápu, že se na to pan předkladatel dívá pouze z pohledu Prahy, ale musíme si uvědomit, že Praha je pouze jedna část České republiky. Máme tu další části a já si dokážu představit spoustu životních situací třeba v menších obcích, kde je jeden rodinný dům, který slouží jako penzion, slouží jako ubytovací služby a třeba nebude mít dobré vztahy s radou obce v místě, a může mu tohle způsobit komplikace.

Děkuji.

Také do rozpravy? Děkuji.

My hlavně trváme na tom, že musíme dát šanci slušným průvodcům, aby mohli podnikat a provádět turisty, a proto v tomto zákoně chceme, aby ten zákon byl dneska schválen.

Děkuji.